Děkuji za slovo. Nechci to prodlužovat, ale chtěl bych reagovat na to, co řekl můj předřečník pan kolega Šidlo.

Jednak se zrušily polopřevody, to pan kolega myslím neřekl, jednak se určitě zkvalitnil registr vozidel, to pravda je.

Posun je také v tom, že příspěvek do fondu za nepojištěné vozidlo bude určovat Ministerstvo financí.

Významné je také to a to je třeba si upřímně říci, já jsem to řekl ve svém úvodu, že řada těch lidí, kteří způsobí nehodu a nemají to vozidlo pojištěno, není schopna splatit celou tu výši škody.

Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo. Já to nechci nějak extendovat, ale v podstatě ještě jednu poznámku. Děkuji za to doplnění. V současné době přece probíhá to, že Česká kancelář pojistitelů v případě vzniku nehodové události a škody nepojištěným vozidlem zcela legitimně prostřednictvím soudního řízení vymáhá vzniklou škodu. To znamená, že ne že by ty škody nebyly nějakým způsobem sanovány. Nejsou sanovány dopředu účelovým vymáháním příspěvku do rezervního fondu. Takže těch lidí, kteří nespáchají s nepojištěným vozidlem nehodu, se to v podstatě až do toho momentu spáchání nehody netýká. A potom je to vymáháno soudně. Ale já si myslím, že toto je sanováno. Takže jestliže někdo argumentuje tím, že je nedostatek peněz na to, aby byly sanovány škody vzniklé nepojištěnými vozidly, tak si myslím, že v současné situaci je to řešeno a soud má nastavit podmínky takové, aby ty částky byly vymahatelné a odpovídaly reálným nákladům. Já vám děkuji. A ptám se, zda ještě někdo další má zájem vystoupit v obecné rozpravě. S přednostním právem pan předseda Sklenák. Já jen velmi krátce. Pan zpravodaj navrhl zkrátit lhůtu na projednání na třicet dnů. On tak učinil ve své úvodní řeči. Správně by měl tento návrh zaznít v obecné rozpravě, tak já tak činím. Výborně, tento návrh mám poznačen.

Ptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje... Nemají zájem. Návrh na vrácení nebo na zamítnutí nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Já myslím, že můžeme hlasovat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Žádný takový návrh nevidím. Tedy konstatuji, že tento návrh nebude přikázán žádnému dalšímu výboru. A dostáváme se k návrhu, který zazněl v obecné rozpravě, a to aby lhůta na projednání byla zkrácena na třicet dnů. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Děkuji.